Dále jsem v pondělí 23. března obdržel dopis od předsedy vlády Andreje Babiše, ve kterém mě informoval, že vláda schválila

V tuto chvíli mám k pořadu jednání přihlášku jedinou písemnou od pana poslance Václava Klause, kterému tímto dávám slovo.

Naše čísla jsou daleko lepší, to všichni víme zatím, ale přesto bych se rád zeptal, jaká opatření se dělají a jak to vypadá.

Druhý bod.

Já vám děkuji.

Nejprve tedy o návrhu grémia, který jsem před chvílí přečetl.

Kdo je proti?

Návrh grémia byl přijat. Nyní budeme hlasovat o zařazení nového bodu na pořad schůze.

Je to nový bod, který navrhuje pan poslanec Václav Klaus. Ptám se, kdo je pro.

Kdo je proti? Hlasování číslo 4, přihlášeno 107, pro 50, proti nikdo. Návrh přijat nebyl.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro.

Hlasování číslo 5, přihlášeno 107, pro 42, proti nikdo. Návrh nebyl přijat.

Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Ani tento návrh nebyl přijat.

Ptám se, kdo je pro pořad schůze. Kdo je proti?

Návrh byl přijat.